Ještě chvíli vyčkám, než se všichni ztišíte. Ano, děkuji. Prosím o vystoupení pana poslance Miholu.

Děkuji. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru.

Končím bod č. 60.

Kdo souhlasí, abychom všechny zbývající body vyřadili z programu schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Končím 6. schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám všem za účast. Blahopřeji vládě České republiky k získání důvěry Poslanecké sněmovny.